Vytvoření digitálních technických map krajů na území celé České republiky a jejich propojení s digitální mapou veřejné správy významně přispěje ke zjednodušení a zrychlení přípravy umísťování a povolování staveb v České republice. Dojde k podstatnému zjednodušení práce pořizovatelů územních plánů a současně zkvalitnění a zjednodušení práce samospráv při přípravě jak územně plánovacích podkladů, tak samostatných územně plánovacích dokumentací. Dojde ke snížení administrativní zátěže pro stavebníky a zvýší se přínos pro občany České republiky, kteří se snáze dostanou k aktuálním údajům o území. Předkládaná právní úprava má pozitivní dopad i na právní práci vlastníků a správců infrastrukturních sítí, ať již při zjišťování kolizí infrastruktury s infrastrukturou jiných vlastníků a správců. Za prvé. Pozitivními dopady pro občany, podnikatele a veřejné zadavatele jsou jednoduchý a rychlý přehled a využití území, snadná dostupnost informace o dotčených vlastnících nebo správcích sítí, možnost zrychleného zásahu v případě havárie či poškození technické infrastruktury. Za druhé. Pozitivním dopadem pro projektanty je významné zjednodušení a okamžitý přístup k aktuálním údajům o vedení sítí v území. Za třetí. Pozitivními dopady pro obce a města jsou zjednodušení a zkvalitnění prací při pořizování územních a regulačních plánů, významné zkvalitnění možností správních území, zásadní zjednodušení přenosu aktuálních údajů do vlastní digitální technické mapy obce či města, zkvalitnění evidence a správy vlastního majetku, například evidence a správa veřejného osvětlení, kanalizace či obecního vodovodu, zjednodušení práce úředníků na úseku stavebního řízení a na úseku regionálního rozvoje a územního plánování. Aplikace této úpravy bude mít přínos i pro kraje, agendy orgánů státní správy a v neposlední řadě i správce sítí. Bezprostředně po schválení zákona je potřeba co nejdříve pořídit prostředky pro fungování digitálních technických map a co nejkvalitněji využít finance, které budou k dispozici k pořízení dat do digitálních technických map krajů. Bude nutná aktivace úlohy rezortu Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu při koordinace zajištění digitálních technických map na jednotlivých krajích a bude nezbytná pro fungování digitální mapy veřejné správy.

Nedochází k omezování pořizování technických map měst a obcí.

Na závěr.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu? Nikoho v sále nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Dobré dopoledne, dámy a pánové, pane předsedající. Já bych vás chtěl seznámit s procedurou, jak ji schválil výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční výbor na své 30. schůzi. Tato procedura je poměrně jednoduchá, i když se tam trochu mění pořadí bodů, není abecední. Jako první jsou návrhy legislativně technických úprav. Žádné takové návrhy nebyly načteny, takže první bod, o kterém budeme hlasovat, je komplexní pozměňovací návrh pod písmenem A.

Opět jedním hlasováním.

Já vám děkuji. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

Máme schválenou proceduru. Prosím, pane zpravodaji. Já vám děkuji. Jak jsem již avizoval, nejsou žádné legislativně technické návrhy, takže prvně bychom hlasovali o bodu A, což je onen komplexní pozměňovací návrh. Stanovisko výboru je souhlasné. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Stanovisko výboru je souhlasné. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já děkuji. Následuje hlasování C1, které definuje ty platnosti pozměňovací návrh pana poslance Kupky. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji. Stanovisko výboru je nesouhlasné. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?